Pan poslanec Martin Kolovratník jako předseda volební komise je připraven. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne.

Chci tímto i poděkovat grémiu a politické dohodě, že platí to, že vždycky ve středu touto dobou před obědovou pauzou tady můžeme realizovat jednotlivé volební body, které jsou pro Sněmovnu ze strany volební komise připraveny. První bod je číslo 50, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jak jsem informoval své kolegy a kolegyně ve volební komisi, je to vlastně tradiční bod, který teď už po ustavení orgánu budeme vždy vyhlašovat na každou schůzi, pokud vy kluby máte a budete mít jakoukoli potřebu provést nějaké změny nebo výměny. Nakonec jsme obdrželi pouze jeden návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny, který vám předkládám v souladu s usnesením číslo 52 volební komise. To usnesení konstatuje, že poslanecký klub Piráti navrhl rezignaci ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, rezignaci pana poslance Ivana Bartoše, a za něj Piráti navrhují svého člena pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Je to tedy výměna v rámci kvora podle poměrného zastoupení, na které tento poslanecký klub má právo a nárok. Volební komise jako obvykle navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení a já vás nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu a abychom po rozpravě, tak jak volební komise navrhuje, veřejným hlasováním rozhodli o potvrzení tohoto návrhu. Děkuji, pane předsedo. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Tak, asi musíme na dvě hlasování, abychom dodrželi jednací řád. Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Rezignace byla přijata.

Děkuji vám. Došlo tedy ke změně v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.